Děkuji za slovo. Paní poslankyně Peštová mně to vzala, pane předsedo Žáčku, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

A já připouštím, naše vláda jednala každý den.

My jsme si ten luxus jednat jednou týdně dovolit nemohli a nebylo by to určitě správně.

To se ptám. A teď nově nemá generálního ředitele ani Celní správa, to je tedy od tohoto týdne. To znamená, já se ptám, na co čeká ministr financí? To znamená, politizovat tyto absolutně apolitické orgány státní správy? Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Samozřejmě rád odpovím.

Ale tato praxe tady byla. Třeba mi to ten náměstek řekl. Třeba se tomu divil. Nebyla to praxe na jednom ministerstvu. Nebylo to tak, že by chtěli popohnat nějakou praxi. Říkám, bylo to za zády ministra, tohoto konkrétního, předpokládám, že i dalších.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Philipp. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tady se bavíme o věcech, které jsou prostě naprosto jasné.

Úkoluje ale nejenom je.

Byl jsem toho svědkem několikrát. Děkuji. Prosím, máte slovo. Jestliže to jsou úkoly typu charakteru strategií... včera jste mi tady vysvětlovali, že musí ministerstvo i politické cíle plnit, a proto děláme ten služební zákon, protože se snažíme to valit tímto směrem. Takže jestliže jsou to politického charakteru, to znamená, říkám, forma strategií, naplňování, plány odpadového hospodářství, které jsou strategie státu, tak tomu rozumím.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

A taky jsem si tam celou řadu lidí, kteří tam ještě byli z předcházejících vlád, nechal, protože jsem se domníval, že tito lidé byli dobří. Nikdo mi do toho nikdy nezasahoval.

Ano, byla naprosto mimořádná situace, kdy se jednání vlády zúčastňovali i někteří náměstci, například to byl náměstek ministra zdravotnictví. Troufám si tvrdit, že na stovkách vlád, které probíhaly, a probíhaly někdy obden, seděl a seděl tam někdy i celý den. Nikdy to nebylo tak, a jsou z toho záznamy, že by nakonec například premiér řekl.

Ten náměstek tam seděl, dostal úkol, ale dostal ho tehdy, pokud se to odsouhlasilo celou vládou. A pokud máte jakýkoli důkaz toho, že to probíhalo jinak, bez odsouhlasení vlády, tak to prosím řekněte. Není nic jednoduššího než říct: Tehdy a tehdy proběhlo to a to a rozhodl ten a ten bez vědomí ministra nebo bez vědomí vlády. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To, co se tady povídá, jsou všechno nesmysly, jeden hezčí než druhý, který má ukázat lidem, jaké to bylo krásné, ale vůbec to neřeší situaci, ve které jsme.